A teď ta fakta, o kterých jsem hovořil. V Rakousku mnohem větší nárůst kriminality, stejně tak v Německu, stejně tak v Polsku, stejně tak i na Slovensku. Takže všechny ty země, které jsou v našem okolí, logicky v loňském roce zaznamenaly ve změněné atmosféře nárůst. Ale my jako Česká republika jsme se nedostali na rok 2019. To jenom k té kriminalitě.

Jsou ve výsluhové kategorii. Nastoupily k policii v devadesátých letech a teď obrovská kategorie lidí dospěla, největší statistický podíl, do výsluhových let, protože nastoupily v devadesátkách k policii a teď do toho dospěly. Ale pokud se mě ptáte, kolik propustíme policistů v příštím roce nula. Nula policistů, nula hasičů.

Takže ještě jednou, víc možná pro policisty než pro vás, paní poslankyně, a pro hasiče, nikdo jim na tarify sahat nebude, platový objem neklesne. A to je důležitá zpráva, stejně jako se nebudou škrtat tabulková místa. No, protože mají úplně jiné agendy. Musíme se podívat, co všechno česká policie, třeba cizinecká policie, musí zvládat a co se jinde dělá úředním způsobem. Děkuji a paní poslankyně vystoupí se svým doplňujícím dotazem.

Děkuji a opět pan ministr.

Nezavádějme prosím ty informace jinam, jak už se několikrát objevilo.

To je ta politika, to je to tvrdé vyjednávání, co nás čeká, to je to, co zažíváme za každé vlády, ať je modrá, rudá, zelená nebo jakákoliv jiná, to je souboj jednotlivých rezortních ministrů s ministrem financí o objem finančních prostředků, které půjdou. Ale to se přece neví teď, jak ten výsledek dopadne, to budeme vědět někdy na podzim.

I já děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych se pana ministra rád zeptal: V rámci schválení novely školského zákona došlo ke schválení i pozměňovacího návrhu pana poslance Výborného a spol., kde se, co se týká platů, rozdělili na dvě kategorie, na učitele a pedagogické pracovníky. Součástí tohoto pozměňovacího návrhu je zmíněno i to, že vzniknou vlastně dvě rozdílné tarifní tabulky.

Také děkuji a nyní se svou odpovědí pan ministr školství. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za tu otázku.

Jedna z těch variant počítá například s tím, že by se redukoval počet stupňů podle odsloužených let.

Já jsem slíbil odborům, že o té věci spolu budeme teď pravidelně mluvit, abychom se navzájem nepřekvapovali. Předpokládám, že v krátké době pracovní týmy Ministerstva školství a MPSV přijdou s nějakými variantami, které pak budou předmětem politického posouzení a nějakého dialogu mezi mnou a panem ministrem Jurečkou a potažmo vládou, takže doufám, že se k tomu postavíme čelem rychle. Vím, že je po tom velká poptávka a po tom, jakým způsobem se promítne ten závazek ke 130 % do návrhu rozpočtu na příští rok. Koneckonců i tady během interpelací zaznělo, jaká je situace teď v tom návrhu Ministerstva financí, který samozřejmě nezohledňuje závazky, které byly zakotveny v legislativě.

Není zájem o další otázku.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. V současné době kraje zřizují 113 pohotovostí.

Dá se tedy očekávat, že lidé budou více využívat rychlou záchrannou službu, která bude ale třeba potřeba u vážnějšího případu.

Děkuji. Já bych chtěl interpelovat pana ministra spravedlnosti ve věci chráněných účtů a toho, jak se to bude vyvíjet dál.